Že je tedy potřeba jít formou souhrnné úpravy, aby se předešlo nekoncepčním zásahům a opakovaným vstupům do stěžejní zákonné materie, jímž občanský zákoník zcela jistě je. Dále říká, že by takové úpravě měla předcházet široká odborná diskuse a nemělo by to být předkládáno takto ad hoc. Zmíněn je také sněmovní tisk 642, který v mezičase už schválen byl, který se podobnou materií zaobíral a i ke spoluvlastnictví se vyjadřoval a přístup měnil. Stejně tak je zmíněno, že Ministerstvo spravedlnosti má za úkol do konce roku 2017 předložit otázku spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, její řešení komplexní cestou, která by upravila všechny dosud avizované a zmíněné problémy.

Prosím, pokračujte. Děkuji. Já už končím. A závěrem tedy konstatuje, že by mohla být ohrožena dobrá víra těch legitimních vlastníků a jejich očekávání, které v uběhlé době prošlo a označuje tuto úpravu za neúplnou, nepřesnou a rozpornou. Z toho důvodu vláda vyslovila k tomuto poslaneckému návrhu zákona, sněmovnímu tisku 920 nesouhlasné stanovisko. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Válkové. Děkuji.

Bydlím v době, kde existuje i toto společenství a my vlastně jsme i správcem toho společenství, takže z obou pohledů těchto právních forem bytového vlastnictví mám i praktické zkušenosti, nejenom ty právní. Výrazně tisícům, nejen funkcionářům bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, ale i běžným družstevníkům usnadní jejich družstevničení v rámci bytového fondu, který jim patří, nebo ho spravují.

Já osobně samozřejmě budu pro tuto novelu hlasovat.

Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Benda.

Je tady samozřejmě škoda, že vláda dá, a to před značným časem stanovisko, ve kterém řekne, nedělejte to, my to připravíme a jako obvykle, nepřipraví vůbec nic.

Ale ty zjevné problémy se prostě neřeší. Současně jsem chtěl jenom říct panu předkladateli, který byl velkým fanouškem znovuzavedení předkupního práva. Nyní se ukazuje u garážových stání, že to může být potenciální problém, že by bylo téměř nejjednodušší, kdybychom se vrátili k původní koncepci schválené novely občanského zákoníku, to, co pan předkladatel protlačil do vládní novely, zase zpět vypustili.

Také děkuji.

Pokud by ta lhůta byla nedostatečně dlouhá k tomu, aby výbory tuto věc projednaly, tak ten tisk nebude zařazen na jednání Sněmovny. Nicméně s ohledem na končící období bych doporučoval, abychom se o to pokusili.

Děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Návrh nevidím. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu?